Je dobré říci, že toto navýšení celkově má pro příští rok stát 7 miliard korun. Toto navýšení nebylo diskutováno v rámci důchodové komise a i v podkladech v rámci tohoto vládního návrhu stojí, že z pohledu dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí znamená tento návrh potřebu dodatečné fiskální konsolidace.

Můžeme o něm tisíckrát diskutovat, jestli byl dobrý, nebo špatný, ale byl to nějaký první konkrétní krok v rámci řešení důchodového systému v České republice.

Vláda má v programovém prohlášení důchodovou reformu jako megaprioritu. To už jsme tedy také několikrát řekli.

Chtěl bych podotknout, že bohužel ze strachu před slovem reforma se tato komise jmenuje Komise pro spravedlivé důchody a má z mého pohledu neuvěřitelných 44 členů, což významným způsobem komplikuje diskuzi a návrhy v rámci práce této komise. Mám pocit, že to je spíše komise pro mediální zájmy České strany sociálně demokratické než pro účely vlády, a protože je to komise spíše pro mediální zájmy České strany sociálně demokratické, má proto také takové výsledky, jaké má.

Děkuji vám za pozornost.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, měl jsem, mám a vždy budu mít za to, že výplaty důchodů v rámci povinného pojistného systému mají být vypláceny podle zákonem stanoveného valorizačního vzorce a že vláda nemá mít právo politickým rozhodnutím výplatu z tohoto valorizačního vzorce navýšit. Proč?

Co hůř, vláda nemá sebemenší tušení, jak udržet tempo navyšování podle toho prostého valorizační vzorce. Vy tu představu prostě nemáte, i když dobře víte, že situace, kdy začneme jet z kopce, je před námi deset, jedenáct, dvanáct let. Sami uvádíte ve vládních dokumentech, že po roce 2030, když půjdou ročníky 1970 do důchodu, se začíná systém propadat do neřešitelné situace. Ano, stát pak může vytloukat klín klínem tak asi zhruba deset let, a kolem roku 2040 jsme v totálně neřešitelné situaci, pokud něco zásadně nezměníme s příslušnou politickou odvahou a s příslušnou odbornou kompetencí. Ale ani jedno, ani druhé, dámy a pánové z vládních stran, vy nejste ochotni podstoupit.

Vy máte penzijní reformu jako jednu z hlavních priorit, a všichni dobře víme, že to, co se odehrává v té komisi, která si říká Komise pro spravedlivé důchody, opravdu k žádné reformě nevede a nepovede. To znamená, to, co máte v programovém prohlášení vlády, nebude naplněno. To je jediné, z čeho se mohu radovat, že nebude naplněna ani ta hloupost, kterou máte v programovém prohlášení vlády, že bude oddělen důchodový účet od státního rozpočtu. Když ho nedodržíte, já budu rád.

I většina z vás už dneska ví, že to je hloupost, a pravděpodobně proto se k tomu vůbec neodhodláte, byť jste slíbili, že to uděláte. To je jenom další důkaz vaší nekompetence a vaší politické neodvahy ten základní krok udělat.

Vy urychlujete krach systému, protože v okamžiku, kdy vy víte, a to víte, protože to máte ve svých vládních dokumentech, že po roce 2030 je ten systém neudržitelný při běžném zákonném valorizačním vzorci, tak v okamžiku navýšení o 200 korun vy ten krach toho systému urychlujete, pokud nemáte vlastní řešení, jak ten systém dlouhodobě stabilizovat, a to nemáte! A tohle je ten problém vaší totální neodpovědnosti vůči budoucím generacím. To je problém, který se nepromítá ve vaší politice pouze v povinných pojistných, protože úplně stejně bychom mohli mluvit o zdravotním pojištění.

Protože my všichni, kteří známe vaše analýzy a vaše dokumenty, víme, že rok 2050 je bez systémové změny totálně kritickým rokem v otázce důchodů a pochopitelně i v otázce zdravotního pojištění. A vy dobře víte, že aniž byste cokoliv udělali, že v těch letech 2040 až 2050 je zásadním způsobem ohrožena penzijní i zdravotní péče pro úplně všechny, a je vám to úplně jedno.